Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Hlavním cílem úmluvy COLREG je zajištění jednotných pravidel provozu námořních plavidel.

Děkuji vám za pozornost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou.

Děkuji za pozornost. Jsem rád, že po delší době se někdo zúčastní diskuze, aby to nebylo tak monotónní pro mě tady.